Je to neseriózní varianta v tom smyslu, že se přehodí odpovědnost na novou Sněmovnu.

A prostě takto naslepo to dát někomu potom k nějakému datu s tím, že se to řeší už několik let zpátky, mi opravdu nepřijde dobré a seriózní na to, že je to docela vážný krok, který se nediskutuje samozřejmě posledních pět nebo šest let, ale asi tak posledních třicet let. Ale ta podstata nám uniká, vážení. To je ten obsah předmětu matematika a její užitečnost směrem k praxi. Protože na to se nejvíc poukazuje, proč je ta matematika takový strašák nebo proč někteří ji prostě nechtějí mít jako povinný předmět. Možná právě proto, že nevnímají tu důležitost předmětu směrem k praxi.

Tedy odmítáme ty pozměňovací návrhy odkladu o dva roky, aby bylo úplně jasno. Chtěli bychom ale, aby se velmi razantně posunula ta diskuze právě proto, aby s ohledem na příští volby a příští Sněmovnu, kdy se budou jednotlivé strany hlásit ať k takové, nebo jiné podobě maturitní zkoušky, se to dalo řešit od začátku a na plný plyn.

Já jsem si dovolil tam také některé předložit a chci vás poprosit o jejich podporu. Je to jednak pozměňovací návrh, který jde s těmi návrhy z výboru, nebo má podporu školského výboru, a najdete ho pod číslem A17. Týká se výdejen ve vlastních mateřských školách.

Takže to je první prosba. Rovněž bych chtěl poprosit o podporu.

Byla to otázka preambule školského zákona, čili ne přímo nějaký paragraf.

Takže je tam vlastně všechno důležité, co se evropských dějin týká.

Myslím si, že to tam rozhodně patří.

Vím, že on tady komentoval, já jsem poslouchal opravdu pečlivě a vím, že ta situace není jednoduchá a že každý by chtěl rychlé řešení, které by vedlo ke spokojenosti všech, ale takové není. Proto mám velké pochopení. Ale opravdu jsme bombardováni, doslova bombardováni, dopisy, nejen různými názory, ale především prosebnými dopisy, které se týkají především toho termínu maturitních zkoušek a také přijímacích zkoušek na střední školy. A já jsem opakovaně žádal pana ministra a učiním to i teď zde, když ho mám kousek od sebe, jestli by nezvážil v otázce přijímacích zkoušek na střední školy protože především on v tom nouzovém stavu bohužel poslanecký návrh, který je připraven, nemůže to zdůrazňuji nemůže vlastně započít svoji cestu Sněmovnou, protože máme nouzový stav. Takže já to ovlivnit nemohu, a proto žádám velmi pana ministra, aby zvážil ten druhý termín. Je o to velký zájem, lidé píší. Mnozí si to možná ještě neuvědomili. Vzhledem k tomu, že neznají ten termín přijímacích zkoušek, tak jim to ještě tak úplně nepadlo do očí, že najednou tam místo dvou termínů, tak jak to měli studenti v předešlých letech, bude termín jenom jeden. Myslím si, že epidemiologická situace, kterou pan ministr často zdůrazňuje, se přece jenom posunula. Když to tak srovnávám, budou fungovat divadla, kina, kde bude daleko víc lidí, kde budou i ti studenti a žáci, třeba sami nebo se svými rodiči a ve větším počtu, než jak se to dá krásně zregulovat, opravdu zregulovat, v těch dvou termínech přijímacích zkoušek. Pro toho mladého člověka, který vlastně začíná do života naplno vstupovat právě tím, že se hlásí na střední školu, je to velice důležitý krok. Víte, že to prostě nebylo možné. Určitý stres z celé té situace tady také je a v uvozovkách kompenzovat to pouze tím, že tady měli hodně času na svoji přípravu, to nelze, to není adekvátní. Čili já se velice přimlouvám a prosím pana ministra, aby zvážil toto rozhodnutí a vyhodnotil ho podle nové situace a umožnil žákům, kteří se hlásí na ty střední školy, aby měli dva termíny přijímacích zkoušek. A pak bych chtěl požádat také, aby rodiče měli stejně jako vždycky předtím možnost odvolání. Je to důležitý instrument, který k demokracii patří, a je o něj zájem, ne že není.

Čili to není nějaká domněnka, něco, že se někomu zdá a nezdá, ale je to podložené právním názorem a myslím si, že tento důležitý instrument by ve školském zákonu měl být. Nevidím opravdu žádný vážný důvod, aby to tam nebylo.

Já v řadě věcí opravdu mám i pro vaši těžkou situaci pochopení a mnohé věci, jako třeba tu maturitu z matematiky, podporujeme dle vaší předlohy. Ale zkuste poslouchat i nás, a především tedy ty, kterých se to nejvíc týká.